Já děkuji, paní zpravodajko, a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky. První prosím k mikrofonu pana poslance Junka, připraví se paní poslankyně Nováková a po ní paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající.

Ale budiž. Co ale dle mého názoru není úplně v pořádku, je to, že je tam rozdílná částka za třídnictví pro učitele prvních stupňů a pro učitele druhých stupňů.

Když se tedy bavíme o kariérním řádu, motivaci učitelů atd., tak se ptám, zda je to krok správným směrem a zda je to věc spravedlivá. Samozřejmě argumentace, že třídní učitel na druhém stupni má víc práce než třídní učitel na prvním stupni, asi není ta správná, je poněkud lichá. Můžeme se samozřejmě dohadovat o tom, kdo má víc práce, jestli učitelé na prvním stupni, nebo na druhém stupni.

Já děkuji, pane poslanče. A prosím k mikrofonu paní poslankyni Novákovou, připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, dovolím si říci několik poznámek.

Protože s druhým čtením počítáme na přelomu února a března a mezitím nejen že proběhnou Vánoce, ale budou probíhat také jarní prázdniny atd. a takový finiš konce prvního pololetí, takže pro skutečnou opravdovou práci v terénu, do které bychom se opravdu museli zapojit všichni, moc času nebude a bude to muset být opravdu velmi, velmi intenzivní. Když tady paní zpravodajka mluvila o tom, že má do sebe zapadat pozitivní změna ve školství, že do sebe má zapadat navýšení rozpočtu, změna financování a kariérní řád, dovolím si upozornit, že tyhle věci jsou správné. Když se ale jedna z nich udělá špatně, zejména ta změna financování a kariérní řád, a nebude se při těch obou změnách přemýšlet komplexně o škole jako organismu, jako živém organismu, tak to nemusí přinést automaticky pozitivní změnu ve školství. Třeba u té změny financování.